Já jsem nedávno slíbila, ono už to letí, zhruba tak před měsícem, že jakmile budou nová čísla o čerpání zdrojů z evropských fondů, tak budu Sněmovnu pravidelně informovat, protože to považuji za velmi důležité. Včera Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo čerpání za měsíc červen a já si myslím, že skutečně bychom měli asi společně napnout všechny síly k tomu, aby se dařilo čerpat evropské fondy. My jsme o tom částečně hovořili včera na rozpočtovém výboru, kde pan ministr Stanjura má v saldu evropských fondů plus 20 miliard, ale bohužel musíme konstatovat a včera jsme se o tom i bavili že už víme, že s největší pravděpodobností nepřijde z Národního plánu obnovy 20 miliard letošní rok, což jsou ta druhá a třetí platba, protože se tam nestíhají naplňovat ty milníky, takže to bereme jako určitou konstantu, kterou už i přiznalo Ministerstvo financí do médií. Já bych se dneska nechtěla věnovat Národnímu plánu obnovy, ale právě kohenzním programům, což je Operační program životní prostředí, Integrovaný regionální operační program, podnikání, pro zaměstnanost, školství opravdu jich máme celou plejádu. Nám v letošním roce končí to staré programovací období, to znamená o všechny peníze, které můžeme, musíme požádat do konce letošního roku.

O to méně příjemné pro mě bylo zjištění, že když jsem vám tady říkala zhruba začátkem června, když jsem měla květnová čísla, že České republice zbývá docertifikovat neboli požádat o ty evropské zdroje, tak začátkem června to bylo minus 85 miliard. To znamená do konce roku za všechny ty operační programy 85 miliard. No a jaké překvapení bylo, když jsem otevřel čísla za měsíc červen, tak budete se divit, ale je to minus 86 miliard. Řeknete si, jak je to možné, mělo by nám to klesat, proč nám to stoupá? No a tady bych chtěla upozornit ctěnou Sněmovnu, že si musíme uvědomit, že u operačních programů vzhledem k tomu, v jakých obrovských částkách se pohybujeme, hraje velmi velký důraz kurz, protože pravděpodobně lehce oslabila koruna, což způsobilo, že máme vlastně více prostředků k využití oproti tomu, když je posílená koruna. Takže se nám zvedla i ta částka, a proto tedy je to vlastně minus 86 miliard. Prostě vůbec nic za měsíc červen. Já vám to řeknu na konkrétních operačních programech. Není možné to vzít en bloc za všechny operační programy, protože každý operační program má svůj řídicí orgán.

Zároveň tady máme definováno 323 rizikových projektů za 20,7 miliardy korun.

Přijdu tedy pravděpodobně až v září v rámci té Sněmovny a budu vás zase informovat, jaký pokrok jsme udělali za letní měsíce, ale chtěla bych opravdu vyzvat ty operační programy, které mají takovéto problémy, aby se nebály i těch nepopulárních kroků, protože pokud to ty projekty nestíhají, nezvládají, tak znova říkám, trvat na tom, že nám tady propadnou takové obří miliardy, je chybná úvaha.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Pane místopředsedo, prosím.

Nic proti vlastnímu výboru. Osobně si myslím, že to je zbytečná platforma, zbytečná aktivita, protože to víceméně není nic jiného než rozšířená tripartita, ale to mi nepřísluší vůbec posuzovat, to nechť si rozhodne vláda, případně pan premiér. Z mého pohledu nepotřebujeme výbory, ale potřebujeme výsledky.

Vy jste například tvrdil, pane premiére: nebyla věnována dostatečná pozornost výstavbě silnic a dálnic, nemáme ani vysokorychlostní tratě, díky tomu začínáme oslabovat v naší konkurenceschopnosti. Mně to připadá jako pytláci, co se chytají do vlastních pastí, protože víte, kdy nebyla dostatečně věnována pozornost výstavbě silnic a dálnic?